Kdo je proti? Děkuji vám.

Další návrh, který předložila paní kolegyně Pekarová Adamová, je návrh, abychom se dnes v 18 hodin zabývali situací v Radě České televize. K tomu je alternativní návrh kolegy Dolínka, čili nejdříve bychom se zabývali tím, že bychom se tímto bodem zabývali podle pozměňovacího návrhu ve čtvrtek po ústních interpelacích v 18 hodin.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat, takže bude tento bod projednán v pořadí, jak bylo schváleno.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.